168. Místo u stolku zpravodajů zaujme místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru poslanec Václav Votava. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 413/6. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane místopředsedo, já bych si dovolil načíst legislativně technické úpravy k tomuto tisku 413, a to V bodu 13 se v odstavci 1 číslovka 1 nahrazuje číslovkou 2.